Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr spravedlnosti Pavel Blažek ten tak učinil a zpravodajka garančního výboru, kterým je ústavněprávní výbor, poslankyně Taťána Malá.

Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 86/3. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Pane ministře, máte zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Prosím. Děkuji za slovo.

Nyní otevírám rozpravu, do které se přihlásily poslankyně Helena Válková a poté poslankyně Vladimíra Lesenská. Paní poslankyně Válková, prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Ale bylo zde řečeno všechno v rámci čtení, která předcházela.

To, na co já se chci zaměřit a k čemu se tady chci i přihlásit, je oblast, se kterou jsem vůbec nepočítala, že tady budeme novelizovat a upravovat.

A to se přesně stalo v tomto případě. Je to zákon o obětech trestných činů, který opravdu nesouvisí s implementací, kterou jsme byli povinni provést.